Možná jediné číslo se v této chvíli zhoršuje a to je právě počet lidí, kteří jsou bez práce. Když připustím, že v každé společnosti a v každé době je jisté procento lidí, které, jak se říká, do práce nedostanete, tak ale převážná valná většina těchto lidí jsou lidé, kteří chtějí pracovat, chtějí se živit poctivě, chtějí za svou práci také dostat poctivě vyplacenou odměnu. Vždyť odedávna platí, že dělník je hoden mzdy své. Chtěl bych vás požádat, abyste podpořili můj návrh usnesení Poslanecké sněmovny, resp. zařazení nového bodu, který zní Zpráva vlády České republiky o možnosti a postupech řešení kritického stavu nezaměstnanosti v České republice. Děkuji za pozornost. Pan předseda Sklenák. Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové, já bych si dovolil ještě navrhnout jednu změnu v pevném zařazení, a to konkrétně v bodu 68, sněmovní tisk 51, Výroční zprávy a účetní závěrky zdravotních pojišťoven za rok 2012, a to na pátek 14. 2. po bloku třetích čtení. Ano, děkuji. Pan předseda Kalousek.

Děkuji za slovo.

Nicméně bych rád zdůraznil vedle toho objektivního faktu rekordního čísla lidí bez práce v České republice také šetření Evropské unie, kde jsme kupodivu na čtvrtém nejnižším místě v míře nezaměstnanosti v rámci Evropské unie.

Tady bych rád upozornil na rozdíl v metodice, kterou se to šetří. Zatímco Evropská unie dělá výběrové šetření pracovních sil, tudíž zjišťuje lidi, kteří jsou bez práce a tu práci skutečně hledají, tak Česká republika eviduje lidi, kteří jsou bez práce. Ten rozdíl není zanedbatelný.

Nyní s přednostním právem pan předseda vlády, po něm pan předseda Kováčik a pak pan ministr Mládek. Vážené poslankyně, vážení poslanci, vážený pane předsedo, vážení kolegové z vlády, já teď vůbec nechci zdržovat. Možná vás překvapím, ale já bych chtěl za vládu říci, že nemáme vůbec žádný problém s tím, aby tento bod byl zařazen. Já si myslím, že vzhledem k tomu alarmujícímu číslu, kterého dosáhl počet nezaměstnaných v naší zemi, je to zcela namístě, že i tady v Poslanecké sněmovně se tomuto tématu budeme věnovat. Nová vláda je tady pouze několik dní. Mohlo by se říci není to naše věc, můžeme to plně hodit na vlády, které tady byly před námi. Ale já to takto v žádném případě vnímat nechci a nová vláda k tomuto problému v žádném případě takto alibisticky přistupovat nebude. My jsme dnes strávili tři hodiny na jednání tripartity, na jednání Rady hospodářské a sociální dohody, a tam jsme tři hodiny diskutovali o programu vlády, který mimo jiné má směřovat k tomu, abychom podpořili hospodářský růst, získali nové investice a vytvořili nová pracovní místa. Takže určitě ano. A já si myslím, že takováto diskuse může být i příležitostí pro vládu, aby podrobněji představila své plány a záměry, které koneckonců jsou součástí koaliční smlouvy a které koneckonců jsou součástí vládního programového prohlášení. Nezaměstnanost je největší sociální zlo. Já si dovoluji nesouhlasit s tím, co tady bylo řečeno, že bychom se měli utěšovat, jak jsme na tom dobře v rámci evropské statistiky. Evropská statistika nezaplatí účet za nájem, evropská statistika nezaplatí účet za jídlo, evropská statistika nepomůže celé řadě rodin, které v okamžiku, kdy se živitel rodiny ocitne v situaci, kdy je bez práce, tak je naprosto existenčně ohrožena. A exekutor se neptá. Exekutor se prostě neptá na to, proč ten člověk o práci přišel a proč ji nemůže znovu najít. Takže žádné zlehčování, žádná bagatelizace. Je potřeba si uvědomit, že skutečně máme problém a máme tady velké množství lidí, kteří jsou dlouhodobě bez práce. A máme tady velké množství ohrožených skupin, které se těžko na dnešním trhu práce mohou uplatnit. Chci zmínit lidi starší padesáti let, chci zmínit ženy, které se vracejí po rodičovské dovolené, chci připomenout mladé absolventy do třiceti let, kteří nemají praxi a které nikdo nechce zaměstnat. A chci zmínit také lidi, kteří mají zdravotní hendikep, nemají plný invalidní důchod, mají třeba jenom částečný invalidní důchod a mají obrovský problém, aby se uživili.